V Evropské unii jenom dodávám neexistuje jednotná definice státní služby, k níž by se hlásily jednotně všechny členské státy. Tento fakt chce evidentně vládní koalice ve svém návrhu zneužít. Přitom to, co musí být naším hlavním cílem, je maximálním způsobem zaručit nezávislé, apolitické fungování státní správy, zajistit stabilitu a kvalitu jejích zaměstnanců. My těch výhrad máme více. Máme připraveno i více pozměňovacích návrhů. Klíčová pozice, nebo klíčový moment, který bych zmínil já, tak je pozice generálního ředitele státní služby. Vláda jaksi mimochodem vyškrtla jmenování ředitele prezidentem, původně to tam bylo, a tuto pravomoc si se skromností sobě vlastní přisvojil v podstatě pan Sobotka. Vždyť jmenování vládou na návrh předsedy vlády je ta nejhorší možná varianta, protože zabetonuje závislost státní správy na vládnoucí koalici a ještě více ji zpolitizuje. To si myslím, že je jasné na první pohled. Proto je pro nás v Úsvitu přijatelná pouze varianta, kdy generálního ředitele státní služby jmenuje prezident na návrh vlády, stejně jako například předsedu Českého statistického úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Cílem je, aby bylo jmenování co nejvíce nezávislé na té které aktuální vládě. Abychom skutečně udělali krok k odpolitizování státní správy.

Důležité je, aby nedocházelo k tomu zabetonování jejich politických nominantů na ministerstva, ale aby tam byli skutečně odborníci. Takže v tomto ohledu podal místopředseda našeho klubu Marek Černoch pozměňovací návrh, který by měl zákon alespoň v tomto zásadním bodě uvést do jeho původní funkční podoby. Ty další podáváme skrze naši poslankyni Janu Hnykovou a ona vás s nimi seznámí. Jsou to návrhy, které jsou projednány celostátními odbory, takže je podporují i odboráři, co se týče práv zaměstnanců. když tady padala ta slova, že je to zásadní norma na desítky let dopředu no, už jsem ale slyšel i názory, že to stejně může další vláda potom eventuálně novelizovat, tak ať skutečně ten návrh má nějaký přesah a skutečně směřuje k tomu cíli.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Mohu to zdokumentovat v písemných dokladech, ale domnívám se, že by mohlo stačit toto mé prohlášení. Každopádně obecněji k tomu, co říkal pan Kalousek, že totiž v tom materiálu, který tady přednášel a který byl zveřejněn já na to říkám budiž, je zveřejněn, není to nic proti ničemu, tak myslím si, že my se nesnažíme připravit ideální zákon, který bude vyhovovat Bruselu. My přece připravujeme zákon, který potřebujeme jako Česká republika dlouhodobě, nikoliv kvůli evropským fondům, ale kvůli republice samé, kvůli tomu, abychom zprofesionalizovali a zmodernizovali českou státní správu. Evropská unie je, prosím pěkně, 28 států a ty státy mají svou historii, svou tradici, svůj systém politiky a veřejné správy. Samozřejmě v těch státech žijí národnosti, které podléhají nějakým kulturním vzorům a tradicím.

Zkrátka každý zákon, jakkoliv se snažíme o zachování toho obecného, které nám vlastně káže členství v Unii, káže nám to evropská legislativa, na které se podílíme, tak každá země má i to své specifické, které se odráží v národní legislativě.

Odmítám proto takový názor, že pokud uděláme takový zákon, který bude Brusel kritizovat, pak děláme špatný zákon. Myslím si, že je jenom na nás, abychom vyargumentovali, proč ten který zákon je dobrý pro Českou republiku. To tady také zaznělo v tom, co tady říkal pan kolega Kalousek. Právě to, že si obhajujeme svoje cesty, tak tím ukazujeme, že jsme svébytný členský stát Evropské unie.

Teď obecně k tomu, co já považuji za důležité na služebním zákoně. Je to něco, co podle mnohých také občana moc nezajímá. Myslím si, že je na tom, co překládáme, vidět obrovský kus práce. Znova je nutné připomenout, že předešlé vlády zákon nedostaly do plné účinnosti. Musím upřímně říct, že při práci na pozměňovacím návrhu ke služebnímu zákonu jsem si mnohokrát říkala, že celkem chápu, že byla obava z toho, přivést ten zákon do účinnosti. Nejenom proto, že to je zákon, který má potenciál zcela rozvrátit státní správu.